To je totiž chvíle, která bude, kdy bude největší skupina seniorů proti lidem v produktivním věku. Okolní země nekrachují. Fungují, zvládají to. Věřím tomu, že Česká republika to zvládne taky. Na důchody prostě bude, musí být.

Toho se opravdu bojím.

Paní předsedkyně, máte dvě minuty.

Víte, my jsme v té vládě byly tři roky. Na druhou stranu vy už jste osm let to je více než dvojnásobně ve vládě a situace je taková, že jste uměli reformu zrušit a ničím ji nenahradit.

Tak to je přístup, který není ani zodpovědný a ani není férový vůči společnosti, vůči těm všem, kterých se týká. Takže když s něčím nesouhlasím, je to legitimní. Je to jednoznačně k debatě, je to jednoznačně vaše právo. Ale co si myslím, že už není součástí správného vládnutí, je, že zkrátka ten problém řeším tím, že řeknu: Jinde jsou taky vysoké výdaje na důchody, tak proč by nemohly být i u nás? Ono to nějak dopadne, však ono se to nějak vyřeší. To je takový přístup života ze dne na den a ten nám prostě vlastní není.

Po faktických. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.

Myslím, že to nepřinese ani žádné politické body České straně sociálně demokratické, to už jste mohli dávno pochopit.

Já vám děkuji. Dobré odpoledne. Já bych měl krátké poznámky. Za prvé, když se tady mluví o navýšení důchodů, tak je potřeba připomenout, že v minulém volebním období, v době, kdy ekonomika vzkvétala, to byl tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který se bránil, a bránil velmi, velmi tvrdě, navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci. A byl to tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek a premiér Sobotka, kteří ho nakonec přesvědčili k navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci. Toť poznámka číslo jedna.

S tímto návrhem jsme tady byli opakovaně, z veřejných zdrojů je možné si to i zjistit, jsou to i konkrétní pozměňovací návrhy. A je velmi smutné, že potom stávající ministryně práce a sociálních věcí s tím na konci volebního období opakovaně vystupuje v debatách a přisvojuje si to jako geniální nápad sociální demokracie. Myslím si, že takhle se politika dělat nemá. Nicméně je to správný návrh, a pokud se ho podaří ještě v tomto volebním období prosadit, bude to dobře. Pan poslanec Votava, zatím poslední faktická poznámka. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak jestli hovoří paní předsedkyně TOP 09 o nějaké reformě v podobě druhého pilíře, tak to, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedy, ani náhodou.

A většina lidí pochopila, že ty prostředky, které tam vloží, tak taky nemají garanci, že se s nimi někdy setkají v době... A nebylo možné vystoupit z toho fondu. Takže paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, to nebyla žádná reforma. Děkuji a s přednostním právem do rozpravy paní ministryně Maláčová. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říct to samé co pan poslanec Votava. O tady ten obrovský byznys pro penzijní fondy.

Opravdu, my důchodovou reformu připravenou máme, my jsme ji včas předložili, my jsme ji se všemi prodiskutovali a všichni také víme, že jste se všichni ve svých programech tímto návrhem spravedlivé důchodové reformy inspirovali.

Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.